Vypadá to, že pan poslanec položí ještě doplňující otázku. Máte slovo. Děkuji za ta čísla, ta jsem neznal. Možná když je seznámíte s realitou, nakonec dojdete i k nějakému řešení, které bude ve prospěch toho regionu. Pan ministr na to ještě odpoví.

Já vám děkuji.